To jsou věci, které pokládám za dobré výsledky těch jednání, které jsme ve vládě vedli. A také si myslím, další kdybych měl zmínit, co beru jako výsledek jednání, která vedla sociální demokracie a její ministři, je například to, že reagujeme na ty klimatické změny.

Takže tyto investice, jsem také přesvědčen, že jsou investice, kvůli kterým stojí za to zvednout pro ten rozpočet ruku, protože jsou něčím, co si myslím, že je jednoznačně v zájmu společnosti a lidí.

Jak silné téma je sociální stát a sociální služby, to jsme viděli například v posledních dnech, kdy proběhla ta debata kolem situace v domovech důchodců a kvality péče v domovech důchodců. A mně připadá, že kořen té debaty je právě v tom, že když se začnete zabývat tím, kolik mají platy ty sociální pracovnice a sestry v domovech důchodců, tak třeba zjistíte, když mluvím třeba o svém kraji, že jsou na minimální mzdě. To znamená, to je skoro naprosto nedůstojné.

Dokonce znám domovy důchodců, do kterých marně hledají zaměstnance právě pro ty nízké mzdy.

Jestli prostě ty lidi slušně nezaplatíme, tak jsme pokrytci, když po nich chceme, aby tam pracovali v těch, podle mě, velmi tvrdých podmínkách.

A proto, když říkám, že pokládám za úspěch to, že jsme dokázali získat prostředky pro navýšení sociálních služeb, abychom se o tom nemuseli znova a znova tady v té Sněmovně vždycky dohadovat což víte, že to tady probíhá tak je to pro mě docela zásadní věc a já to pokládám za úspěch. Takže to jsou ty důvody. Víte, že i my jsme zvedali v průběhu roku otázku sektorové bankovní daně, vyzdvihovali jsme otázku zvýšení daně z příjmu právnických osob právě proto, že chceme prostředky třeba na to, o čem jsem tady mluvil. Protože já jsem dlouhodobě přesvědčen, že cesta k prosperitě České republiky vede v tom, že budeme podporovat tyto firmy, aby se dostávaly do těch světových řetězců s výrobky, které se prodají ve světě za dobré ceny, a my tím můžeme zvýšit mzdy. Nemáme o tom v koalici dohodu, mě to mrzí, protože tím pádem nemůžeme investovat tím směrem v tom rozsahu, jak jsme si představovali. Já, víte, že jsem to opakoval mnohokrát, si myslím, že kdyby tady byly jiné koalice, kdyby tady byly koalice, ve kterých je Občanská demokratická strana nebo další strany od středu doprava, tak by prostě ta politika vlády vypadala jinak. A určitě by se neprosadilo žádné zvyšování minimální mzdy. A přitom si myslím, že i to, co se podařilo, těch 14 600 není žádná sláva. Ale říkám, alespoň za to, alespoň toto se povedlo. Sám jsem potkal ty, kteří mi říkali, že tohle se projevuje významně na jejich životní úrovni. Takže je to kompromis a není to naplnění vždy stoprocentně toho, co jsme si přáli, ale já v tom vidím věci, které jsou důležité. A kdyby tady byla jiná vláda, kdyby tady byla vláda, ve které by sociální demokracie neměla tu roli, kterou má, tak jsem si jist, že ty věci, o kterých jsem mluvil, tak by tady prostě nebyly.

A já bych se bál, kdyby se toto mělo opakovat. Tehdy to vedlo ke skutečnému ochuzování, ožebračování lidí. A dnes máme možnost zkusit reagovat jinak a zabránit tomu, aby se česká ekonomika, pokud by ten vývoj pokračoval k určité recesi, aby neopakovala ty chyby, které se tady staly po roce 2011.

Toto je rozpočet, který nebude žádným škrtacím rozpočtem. A ten bude i ve chvíli určitého ochlazování ekonomiky dbát na to, aby penzisté, aby lidé v ústavech, aby zaměstnanci nepřicházeli o základní důstojnost svého života. A to je to, co garantujeme před příštím rokem a co si myslím, že tento rozpočet je schopen garantovat.

Takže s tímhle říkám asi dostatečně srozumitelně, že jsem připraven ten rozpočet podpořit a i se všemi těmi kompromisy ho pokládám za dobrý pro příští rok v této zemi.

Takže nyní požádám o vystoupení pana předsedu Víta Rakušana, připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně, asi nikoho nepřekvapím, když hned na začátek budu avizovat, že hnutí STAN rozpočet v předkládané podobě podpořit nemůže. Ty důvody už jsem tady obšírně komentoval v rámci prvního čtení rozpočtu. Teď bych se spíše chtěl soustředit na to, co bychom od zodpovědné vlády očekávali, že bude pro ta příští léta skutečnou rozpočtovou prioritou. A chtěl bych stručně zrekapitulovat, co nám vadí právě na tomto návrhu státního rozpočtu. Vadí nám, že se vláda chová fiskálně velmi nezodpovědně.